Budu reagovat krátce.

Prostě jsem popsal tu situaci. Tak si příště odpusťte takovéhle osobní věci. A já vás velmi rád potkám. Vy jste určitě odborník na řadu věcí, na bankovnictví. Je to moderní. Je to přínosné. Bude se vám to líbit. Prostřednictvím pana předsedajícího jsem se na vás samozřejmě obracel. Prosím, pane poslanče. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedající, já to chápu tak, že pan poslanec Klaus hájí ty pravé konzervativní hodnoty, což je ten papír. Tak opravdu tohle asi není ta cesta, kterou se chceme vydat. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Já jsem taky jedním z těch, kteří podepsali tento návrh zákona. A jsem za to rád. Je to dobrý krok a jsem rád, že se na něm dohodly politické strany napříč Poslaneckou sněmovnou.

Taky velmi důležitý zákon.

Také děkuji. A jsou zde dvě faktické poznámky. Jako první pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Válková. Tak mně to nedá, abych nereagoval na vystoupení svého kolegy předsedy poslaneckého klubu ČSSD vaším prostřednictvím. Klíčový úkol je, aby těch regulací, razítek, potvrzení bylo méně.

A to přináší tento návrh zákona. Takže takhle jednoduché to je. Samozřejmě pokud ten zákon schválíme a současně vláda bude přicházet s dalšími a dalšími regulacemi, příkazy, přestupky, tak to v zásadě ničemu nepomůže. Klíčové je snižovat počet razítek a potvrzení. Pořád občanku, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu. Pořád dokola. To je ten základní problém. Ale ten hlavní úkol nás teprve čeká snižovat byrokratickou zátěž občanů, učitelů, podnikatelů, lékařů, aby měli čas na svou profesi a nemuseli pořád něco zbytečně vyplňovat. A ne že jsme tady vyplnili poslední místo.

Hlavně jsem se soustředila na to, zda třeba ti z nás, kteří nechtějí z jakéhokoli důvodu digitálně přistupovat ke komunikaci s úřady, zda jim bude zachováno to dosavadní postavení, právo, možnost kontaktního místa. Nic, co by toto ohrožovalo, jsem tam nenašla. Takže z mého pohledu na jedné straně pro ty, kteří si chtějí usnadnit pozici, výrazné usnadnění.

Také děkuji.

Rok se o tom bavíme na skupině, o snižování podnikatelské zátěže, a rok víme, že to má význam, a všichni to podporujeme. Tak o to víc mě mrzí, že vlastně místo toho, abychom se bavili o těch změnách, tak tady zase řešíme, kdo na tom získá své politické body. A jsem rád, že Hospodářská komora se postarala o to, aby zákon podobného ražení vznikl. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času. Prosím, máte slovo.

A je úplně jedno jakou formou.